A jak říkám, je to nová taktika, o. k., my to přijímáme.

S přednostním právem.

Děkuju. Děkuji. Vzhledem k tomu, že padl procedurální návrh, o kterém musíme hlasovat hned, nemohu udělit slovo ani na faktickou poznámku. Všechny vás odhlásím a prosím znovu o přihlášení, abychom nastavili kvorum.

Navrhuji přerušení tohoto bodu na pět minut. Děkuji. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu. Ale vzhledem k tomu, že nemáme kvorum pro hlasování, nelze hlasovat ani jeden z procedurálních návrhů.

S přednostním právem pan předseda Okamura.

Hnutí SPD navrhlo zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Dnes je situace, že statisíce domácností, to znamená miliony občanů, nemají peníze na základní životní potřeby, a vládní koalice, pětikoalice, nám odsouhlasila takzvané opoziční okénko dnes od 18 hodin, aby se projednaly tyto dva návrhy SPD.

Takže teď bude ta schůze ukončena, protože vy jste se záměrně nepřihlásili. Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se panu předsedovi, prosím o klid v sále. Nechte domluvit pana předsedu.

Jste normální lhář prolhanej, vaším prostřednictvím, paní předsedající.

Ale ti lidi musí každý den, každý den dneska potřebují peníze a kvůli vaší vládě nemají.

A jsem rád, že jsem to tady mohl vysvětlit. S přednostním právem? Já na to jenom navážu, poněvadž to opoziční okénko je skutečně...